Já jsem velmi rád, že kompromisním návrhem, se kterým teď přicházíme, odstraňujeme tuto nespravedlnost. A dovoluji si předjímat, že ten návrh, který bychom dnes měli schválit, ve svém principu a základu projde testem ústavnosti a že předkládáme takový kompromis, který je nejenom politicky přijatelný pro nás v Poslanecké sněmovně, nejenom politicky přijatelný, doufejme, pro naše kolegy v horní komoře Parlamentu, ale že by byl přijatelný i v případě toho, že by byl napaden u Ústavního soudu. Myslím si, že jsme splnili tu velmi složitou poptávku, která od Ústavního soudu přišla, v rekordně krátké době.

Děkuji.

Přitom tito čeští občané mají mnohdy velmi komplikovanou možnost volby oproti občanům jiných zemí Evropské unie, kde již možnost korespondenční volby dávno platí.